No a představte si, že pan premiér byl proti.

Byl i proti Vondrovi, proti vlastnímu poslanci.

Proč to tak je? Protože dnes tuto vládu ovládá agentura, která kdysi sloužila Bakalovi v rámci privatizací OKD, které potom vytuneloval.

Dva jsou na Úřadě vlády a ovládli Ministerstvo průmyslu, takže pětikoalice má problém, protože už má šestého partnera.

Proč tam je?

Mimochodem, tyhle provládní pořady, které vyhrály pětikoalici volby Reportéři, například tady mám analýzu.

My už nemáme vůbec nic. Co má český stát?

A já se to budu snažit tady vysvětlit. Pan premiér stále mluví o tom, že on něco nakupuje.

Takže český stát dneska nemá vlastně nic kromě ČEPRO.